Snažím se tu jednoduše hrát akorát roli ďáblova advokáta a upozornit na některá možná rizika a nedostatky. Dále, pokud se podíváme do důvodové zprávy k návrhu na zřízení vyšetřovací komise, můžeme se seznámit s návrhy šesti otázek, na které má komise přinést odpovědi. Ponechal bych stranou, že otázka číslo tři dopředu předjímá, kdo v kauze nese vinu konkrétně má jít o Ředitelství silnic a dálnic. Tato formulační nepřesnost určitě není v pořádku a musí být před finálním hlasováním o návrhu napravena. Za poněkud zarážející ale také považuji, že polovina otázek je směřovaná na konkrétní státní instituce

I těmto věcem bychom měli věnovat pozornost. Patřičnou péči a případný okruh otázek rozšířit a vytvořit tak podmínky pro objektivní práci. Děkuji vám. Děkuju, pane místopředsedo. Já už budu končit.

Připomínám znovu, že za posledních deset let se ve vedení vystřídalo deset osob, z toho šest ředitelů bylo jmenovaných a čtyři ředitelé pověřeni řízením. To určitě nesvědčí o dobré kondici této klíčové státní organizace. Můžeme doufat, že Ředitelství silnic a dálnic tuto situaci ustojí.

S každým odcházejícím ředitelem totiž odešli i jednotlivci, někdy i týmy, lidé, kteří se podíleli na přípravě různých staveb, ale třeba i na přípravě podkladů řešení sporů. Podle mého názoru teď bude komplikované zpětně dohledat podklady pro vyšetřovací komisi k projektu, který byl zahájen v roce 2003.

Závěrem mi dovolte shrnout to nejpodstatnější. Než rozhodneme o vyšetřování D47, měli bychom si udělat jasno v následujících otázkách. Je zadání pro vyšetřovací komisi tak, jak je obsažené v důvodové zprávě, vyvážené a dostatečné? Neměla by se komise zabývat problémy spojené s českými dálnicemi na mnohem širší úrovni? Jaké bude mít vyšetřovací komise podmínky pro svou činnost? Dostane se ke všem informacím, které bude potřebovat? Zmínil jsem tady řadu výhrad a připomínek. Mým záměrem ale není, jak se říká, sypat písek do soukolí. Naopak, mám zájem se problému s výstavbou českých dálnic do hloubky věnovat, třeba i jako člen vyšetřovací komise. Jen mě mrzí, že problémy musí zajít tak daleko, abychom je museli na půdě Poslanecké sněmovny tímto způsobem řešit. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášené tři faktické poznámky. První pan předseda Okamura, poté paní poslankyně Havlová, pak pan poslanec Plzák. Máte slovo.

Já znovu zdůrazňuji, že mně nepřipadá devět kilometrů dálnice D47 málo, protože se tady jedná o to, že ten kilometr stál přibližně miliardu korun, přičemž obvyklá cena je kolem půl miliardy. To znamená devět krát půl miliardy, tady může být škoda 4,5 miliardy korun, vážení přátelé, což mi připadá hodně.

Jsme velice rádi, že se k tomu připojila i celá řada poslanců a klubů skrz politické spektrum, což je skvělé.

Ani jedno, ani druhé. Můj předřečník tady vyjmenoval jakési ministry za posledních osm let. Já bych to posunul.

Takže je to principiální věc. Když jednou konečně zjistíme viníka a bude potrestán, tak si i ti další dají pozor. Ano, děkuji za pozornost. Já vám děkuji, děkuji za dodržení času. Já velice stručně. Tady můj předřečník pan poslanec Birke řekl jednu věc: že se řeší devět kilometrů v Moravskoslezském kraji. Ano, je to pravda. Ale proč právě v Moravskoslezském kraji se takhle špatně staví? A potom budeme teprve řešit tady tuto situaci? Já vám děkuji. Po něm pak pan poslanec Birke. Děkuji, pane předsedající. Nebojte se, pane předsedo, já budu stručný. Samozřejmě ta komise by se mohla zabývat stavbou všech dálnic u nás. Byly tady nářky, že máme dálnice předražené. Pokud ta komise vznikne a bude se tímto zabývat, já bych jí doporučil jednu drobnost, která nám tady v čase nějak zanikla.

Já vám děkuji.

Pane předsedo Okamuro prostřednictvím pana místopředsedy, pana předsedajícího, já předpokládám, že jsme v českém parlamentu, že jsem mluvil česky a že jsme si rozuměli. Myslím, že to jsem řekl jasně. Několikrát jsem to zopakoval. To jenom na vaši reakci.

Vy to víte. Já nevím, na koho ukazujete.

Já jenom říkám, že všichni tady máme oznamovací povinnost! A pokud někdo z nás má pocit , že se tady krade, tak to proboha... A jenom tady vykřikuje? Děkuju mnohokrát.